Nevím, zda to bude konečné číslo, nicméně i tak se to zařadí do další plejády nejhorších výsledků za celé období. Tady prvním čtením a poměrně bez problému prošel návrh zákona, byl přikázán do hospodářského výboru, velmi děkuji za spolupráci, o SFDI, za spolupráci Ministerstvu dopravy, že nám udělalo odbornou podporu společně s panem kolegou Seďou, a že dokonce hospodářský výbor doporučil náš pozměňovací návrh, který umožňuje rozšíření budování, vlastně financování dopravní infrastruktury i na letiště, nám jde speciálně o regionální letiště. Ten pozměňovací návrh doporučuji k prostudování, protože v dnešní době, kdy voláme po zvýšení bezpečnosti, tak právě bude umožněno a vláda bude mít legitimní zákonný nástroj, jak rychle vlastně pomoci zejména regionálním letištím na pořízení a instalování technologií na zvýšení bezpečnosti, protože pokud je velmi dobře hlídáno letiště Václava Havla Praha, tak si myslím, že na regionálních letištích jsou na ně nakládány čím dál větší a větší bezpečnostní požadavky, ale sami víte, že klientela, počet přistání a vzletů nebo počet odbavení na těchto letištích je velmi kolísající. Uvedl bych příklad letiště Pardubice. Proto každá koruna, kterou stát pomůže, tak bude dobrá. To znamená, proto volám po tom, abychom místo zbytečných věcí, buzerujících věcí, jakým bezesporu elektronická evidence tržeb je, abychom, protože tam předpokládám velký konsenzus napříč politickým spektrem, projednali přednostně tento zákon. Vím, že byl odsouván, a vzhledem k tomu vývoji ve Sněmovně tak bych prosil, aby byl pevně zařazen na úterý 8. prosince po pevně zařazených bodech, a budeme hledat nějakou shodu, aby určitě to úterý bylo druhé čtení dokončeno, tak aby mohlo ještě co nejrychleji proběhnout třetí čtení, tak aby přivítal bych, kdyby tento zákon platil od Nového roku. Samozřejmě, že v tuto chvíli resort dopravy nepočítá s finančními prostředky na technologické vybavení, ale vzhledem ke katastrofálně špatné predikci toho, jaké stavby se budou moci rozjet, financovat, tak předpokládám, že tam zase řada miliard zbude a je šance potom v rámci rozhodnutí výkonného výboru SFDI, resp. pokud překročí 15 % objemu tak hospodářského výboru, a tam doufám, že bude shoda zase napříč politickým spektrem a vlastně letištím pomůžeme, tak aby naše země byla zase o kousek bezpečnější v současné nejisté, terorismem prosycené době. Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Peckovou. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, opravdu není úplně standardní, že opoziční poslanec žádá o zařazení vládního bodu.

Jedná se tedy o otevření trestního zákoníku, který potřebuji využít k podání pozměňovacího návrhu. Mnohokrát jsem z tohoto místa mluvila o takzvané Lanzarotské konvenci, tedy mezinárodní úmluvě proti sexuálnímu zneužívání dětí. Je potřeba ji nyní naplňovat a já jsem slíbila, že na to nadále budu dohlížet. Proč to tak spěchá?

Takže téma bohužel je to každodenní.

Zůstalo jen zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Jen na vysvětlenou, dětská pornografie se vyrábí i tak, že dítěti se dávají pokyny, jaké má zaujímat erotické pózy, aniž by dítě bylo fyzicky přímo zneužito.

Například přijde pacient, že zneužil své dvě neteře, a léčit se nechce.

K sexuologovi jít odmítá, matka trestní oznámení podat nechce a ani v tomto případě podle platné legislativy nemůže lékař nic dělat, protože sám pachatele nikdy neviděl a nemůže určit míru rizika recidivy. Je tedy nanejvýš důležité, aby lékař měl možnost legálně tyto činy oznámit, ochránit tak děti před sexuálním násilím a pachatele před jimi samými. Dovoluji si tedy požádat o pevné zařazení tohoto bodu dnes jako prvního, ale protože to už pravděpodobně nebude možné, tak alternativně na 10. 12. dopoledne po již pevně zařazených bodech.